Ta dobrá zpráva je přece v tom, že tím prvním primárním cílem bude snižování skleníkových plynů, a jak jsem naznačil ve svém projevu, tak to nemusí být zas takový problém.

Co se týče hlasování některých našich poslanců Evropského parlamentu, budu s nimi hovořit a pokusím se je přesvědčit, že zejména v této oblasti by měli příště hlasovat jinak.

Když jsem byl před osmi lety ve vládě jako ministr zemědělství, tak jsem to předkládal ve snaze pomoci, a ono to nějak od té doby stále nefunguje.

Děkuji. Děkuji, pane ministře, za odpověď.

Máte slovo, pane poslanče.

Vy sám o sobě říkáte, že jste pravicový nepolitik. Tak ta moje poslední otázka je, jak si představujete pravicovou politiku. Protože jestli si myslíte, že rozdávat všechno zadarmo a na dluh je pravicové, tak se hluboce mýlíte. Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím pana ministra financí Andreje Babiše o odpověď.

Asi jsem středopravý politik. Ukázal jsem to hlavně v tom, že jsem založil hnutí ANO, které zabránilo nástupu socialistické vlády za podpory komunistů a hlavně zvyšování daní.

Takže bude strašně zajímavé se podívat, jak ty pojišťovny fungují a jak se nakupují zdravotnické pomůcky a prostředky.

Děkuji. Děkuji vám, pane ministře.

Ta otázka není doplňující, je základní. To, co nám pan ministr říkal, mě skutečně v tuto chvíli nezajímá, jak se budou tyto věci řešit.

Ta otázka je velmi jednoduchá, nemusím slyšet žádné další politické proklamace. Děkuji.

A teď se na mě obrátili nějací lidé, kteří připravují nějakou interpelaci ohledně toho, jak se u nás nakupují léky, a tam je údajně dokonce až miliarda rezerva. Děkuji. Dále byl vylosován v pořadí pan poslanec Vojtěch Adam.